Byť tedy ten Ústav soudního lékařství ostravské fakultní nemocnice je součástí poskytovatele zdravotních služeb, tak tyto soudní pitvy jsou v gesci nikoli resortu zdravotnictví, ale je třeba se obrátit právě na příslušné orgány činné v trestním řízení, příslušnou část Policie České republiky, nebo na dozorujícího státního zástupce, kteří jsou vlastně pouze oni oprávněni učinit v této věci patřičné kroky.

Takže v tomto směru se obávám.

Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.